Předložený návrh uvede za navrhovatele poslankyně Zuzana Ožanová. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jenom stručně připomenu, čeho se týká tisk 330.

Já bych potom ve třetím čtení toto nedoporučila schvalovat, protože to, že někdo zapomene na technickou prohlídku, neznamená, že bychom mu měli hned vozidlo odstranit z pozemní komunikace; že je třeba také určitá míra zdravého rozumu. Předložený návrh také reflektuje to, aby si vlastník komunikace řekl, co sám chce, jestli to vozidlo chce odstranit, či nechce, protože na nějaké komunikaci, kde projede jedno vozidlo za den, asi nebude chtít vyvíjet žádné úsilí.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jiří Kohoutek, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu poslankyně Zuzany Ožanové, zpravodajské zprávy poslance Jiřího Kohoutka a po obecné a podrobné rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 330 ve znění schválených pozměňovacích návrhů: 1.